V důsledné kontrole samozřejmě pokračujeme.

Takže prosím, mluvme tady také pravdu. Není to o žádném podniku, o žádné firmě. Jsem si vědom toho, že jsem označován některými, jako jste vy, ministrem velkých podniků. Není to pravda! Veřejně jsem uvedl, že jako první ministr přistoupím v nadcházejícím programovém období společné zemědělské politiky k zavedení platby na tzv. první hektary.

Prosíme, říkejme celou tu pravdu! Ale to také víte, paní poslankyně!

Také jsme o tom, paní poslankyně, mluvili.

Jsem první ministr, který to udělal.

Meziročně, meziročně zdůrazňuji, poklesla spotřeba o 10 %.

Také jsem otevřel hned po nástupu do funkce téma zavedení ústavní ochrany vody.

Do Legislativní rady vlády jsme předložili novelu vodního zákona, která po vzoru povodňových komisí se bude starat o dostatek vody v krajině a bude kontrolovat jednotlivá opatření.

To jsou přírodní překážky, které se vytvoří v krajině na zadržování vody. Co se týká programu rozvoje vodovodů a kanalizací.

Jsem velmi rád, že paní ministryně financí na to slyšela. Minimálně.

Pro Českou republiku za 15 let to bylo 0,3 %. Proč věřím tomu, že dají úplně přesný obrázek, jestli někdo má nebo nemá střet zájmů.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Budete se divit, já jsem to pochopila celé, ale skutečně já jsem vás při té jedné interpelaci upozorňovala na to, že v době, kdy vy jste byla na Ministerstvu financí náměstkyní, tak se tam objevila na vašich stránkách nová metodika, která v podstatě velmi zpřísnila vybírání daně z tzv. ostatní půdy.

Střet zájmů.

Protože všechny tyto situace může člen vlády ovlivnit. To je ta podstatná věta. A tam je ten zakopaný pes. To je ten problém. A potom na pana ministra zemědělství.

Pan předseda Michálek stáhl faktickou poznámku. Pan ministr se hlásí s faktickou poznámkou.